To znamená, že Ministerstvo zdravotnictví v této oblasti by vlastně nemělo žádnou možnost něco dělat.

Kromě jiného to říká, že kontrolu by dělal někdo, a v okamžiku, kdy by vznikl problém, vznikla nějaká epidemie, tak by ji řešil někdo jiný a jiným mechanismem. To také dost dobře není. Z hlediska ochrany zdraví představují stravovací služby prioritu.

To jsou věci, které jsou zásadní pro dozor nad oblastí stravování. A je to dozor nad celým personálním stavem. Ten není tak jednoduchý.

Děkuji a prosím, pokračujte. Ano, děkuji. Zdravotní kontrolu nemůže dělat žádný orgán Ministerstva zemědělství.

Důvodů dalších je skutečně celá řada.

Ze všech těchto důvodů tady pozvedávám hlas pro to, aby pokud zazní žádost o zrušení toho pozměňovacího návrhu, abyste ho hlasováním podpořili.

Nyní tedy pan poslanec Heger, připraví se paní poslankyně Balaštíková. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi v první řadě, abych prostřednictvím pana předsedajícího poděkoval panu zpravodaji a předsedovi klubu KSČM, že mně umožnil toto vystoupení. Kdybych věděl předem, že ten návrh bude navržen ke stažení, tak bych se nepřihlašoval, a myslel jsem si, že tu přihlášku stáhnu, ale na druhou stranu musím konstatovat, že pochvalu, kterou jsem chtěl vyslovit paní kolegyni Balaštíkové zase prostřednictvím pana předsedajícího, nemohu tak jednoduše tady provést, protože máli ustat válka mezi hygienickou službou a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, a je to velmi žádoucí, aby se dohodly a kooperovaly, spíše než tady na půdě Poslanecké sněmovny válčily naším prostřednictvím, tak musím vyjádřit určitou obavu z toho, jaká slova tu zazněla, že pan hlavní hygienik něco nepochopil nebo špatně dovysvětlil.

Doufám, že po dnešním dni nastane již útlum sporů a opravdu můžeme očekávat zítřky lepší a pozitivnější v tomto směru. Děkuji vám. Já vám také děkuji, pane poslanče. A nyní řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.